Česká republika provedla klíčovou výjimku směrnice 2001/83/ES zjevně odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy neboli propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích.

Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty. V České republice probíhá místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny, to podotýkám, a těmto akcím navíc explicitně nedává Ministerstvo zdravotnictví vůbec žádný odborný obsah, jenom časový interval. Je dále vysoce významné, že reklama vakcín je ve velkém rozsahu klamavá. Velmi často totiž vyvolává v laických spotřebitelích dojem určitého účinku, který dosud vůbec nebyl vědecky prokázán. V reklamě jsou účelově zaměňovány tzv. dílčí výsledky za vlastní protektivní účinek vakcíny, což je v medicíně něco úplně jiného.

Zcela identický problém má veškerá reklama na relativně nové vakcíny podbízející účinnost u očkovaných osob na dlouhé období nebo i celoživotně.

Ve srovnání s předpisem Evropské unie by toto ustanovení mělo znít: Ustanovení odst. 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Tedy nejsou tam konkrétní léčivé přípravky, konkrétní vakcíny.

To jsou moje připomínky a současně se hlásím i do podrobné rozpravy, kde se přihlásím k pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že předložený vládní návrh se věnuje i problematice volebních kampaní. Podle mého názoru ale nedostatečně. Neřeší totiž problém, který ve volebních kampaních představují velkoplošné reklamy, tedy především billboardy.

Ve svém pozměňovacím návrhu proto navrhuji zákaz jejich šíření v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování. Proč? Jednak mám za to, že dojde ke značné úspoře prostředků politických stran a hnutí, které pak bude možné vynaložit smysluplnějším způsobem, např. jejich směřováním na přípravu kvalitnějších koncepčních materiálů, na rozsáhlejší a hlubší spolupráci s experty či na jiné žádoucí aktivity. Dále jsem přesvědčena o tom, že zákaz politických billboardů se pozitivně projeví v charakteru veřejného prostoru, který v současnosti billboardy doslova hyzdí, a to často nejen před volbami, ale i řadu měsíců po volbách. V neposlední řadě schválení tohoto pozměňovacího návrhu přispěje k bezpečnosti silničního provozu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh je výrazem mého přesvědčení, že rozhodující roli v politické soutěži by měla sehrávat zejména kvalita myšlenek a propracovanost programových dokumentů než to, jak milý a přesvědčivý úsměv na jak velkém počtu billboardů jsou kandidáti schopni vykouzlit. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Protože já se opravdu domnívám, že není v jejich možnostech tohle opravdu zodpovědně prozkoumat.

Děkuji, pane ministře. Děkuji panu poslanci. Pan ministr.